Je to navíc, chápu to dobře?

Tak já chápu návrh usnesení.

Jestli můžu poprosit upřesnění.

Rozumím tomu dobře? Děkuji. Pan předseda Kováčik doufám upřesní. Děkuji za slovo. Jednak směrem k předřečníkovi panu kolegovi Bartoškovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Takže můžete vyjádřit hlasováním, ale nemyslím si, že by bylo dobře otevírat diskusi.

Taková poznámka, pane místopředsedo, je úplně nemístná.

Já jsem to pochopil úplně přesně jako pan poslanec pan předseda Bartošek, že to je dalších plus 15. My jsme tak odvážní nebyli, ale chtěl jsem se jenom ujistit u předkladatelů, že je to tak myšleno.

Tak odvážní jsme zdaleka nebyli. Děkuji. Děkuji. Já si dovolím podotknout, že jsme na počátku schválili proceduru na požadavky tady v sále, aby tahle poslední možnost nebyla vnímána jako vylučující se s těmi ostatními. Takže hlasovat určitě budeme. A pokud by to bylo potřeba nějak dál vyjasňovat, tak já bych spíš požádal o přestávku na takové vyjasnění. Děkuji.

K hlasování, tak prosím.

Tak budu muset nechat hlasovat o námitce proti hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti hlasování. Kdo je proti?

My bychom měli opakovat předchozí hlasování. Takže poprosím pana zpravodaje. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím před tímto hlasováním. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

A zahajuji opakované hlasování. Kdo je proti?

Mám podezření, že zde ještě bude kontrola hlasování.

Dámy a pánové, na rozdíl od některých jiných klubů já jsem si ještě dneska nevzal přestávku. Děkuji. A pan poslanec k hlasování, prosím. Dobrý večer.

Děkuji. Pan poslanec znovu. Pan předseda Stanjura. To jsem fakt nepochopil.